Nikdo tady nechce likvidovat dětské skupiny.

Jsou to elitní školky, kde se platí v průměru pět šest tisíc.

A ještě jedna věc.

To znamená na obrovské investice pro obce, aby si mohly při každé mateřské školce vybudovat jesle. To znamená, že ta otázka, že budou rodiny rozvážet děti po různých zařízeních, není správná, kvůli tomu věkovému zastropování, protože my očekáváme, že obce se těchto investicí chopí a bavíme se o třech, možná i pěti miliardách korun, a vybudují si při každé mateřské školce i jesle. Bude to zastropované, bude to dostupná kvalitní služba a všichni budou spokojení. To je cílem. Nechceme elitní školky.

Víte, co mi řekl?

To znamená, nikdo je nechce likvidovat. Aby neplatily předražené nájmy, aby si tam zbytečně neplatily tzv. předražené manažery a podobné věci. My chceme dostupnou službu pro pracující rodiny s dětmi, která bude stát normální částky, tak jak ve školkách, a nikoliv majlant.

Tak nyní dvě faktické poznámky.

Tak prosím, máte slovo. Paní ministryně řekla: to dobré vzít a rozvíjet. Proč tam tedy dáváte ten strop věku?

Ale když jste říkala to dobré vzít a rozvíjet, tak považuji za naprosto logické upravit to financování, tak aby bylo udržitelné, prostě proto, že je pro společnost jako celek výhodné a dobré pro ty rodiny tam dát ten vyšší státní příspěvek. Znova jsem říkala, že mi jenom chybí to odůvodnění, že při tom zastropování, které vy, paní ministryně, prosazujete, zůstanou existující dostatečně široce pokryté dětské skupiny i ve velkých městech, kde jsou ty náklady vyšší, ale nechápu, naprosto nechápu, proč zavádíte strop toho věku. A nerozumím tomu proto, že je to neodůvodněné, že tam není prostě řečeno, v čem to pomůže těm rodinám a těm lidem.

Děkuji. Chtěl bych požádat o data, jak jsme na tom s dostupností mateřských škol a péče o děti mladší tří let. Pokud je mi známo, tak tato data k dispozici nejsou. Určitě by bylo dobré, aby před třetím čtením k dispozici byly, abychom věděli, kde ty kapacity scházejí. Takže prosím, nikdo mi nevkládejte, nebo někomu tady, kdo to neříkal, že bychom byli proti té dostupnosti, že by tady někdo hájil nějaké vysoké náklady pro rodiče, skutečně, to já v žádném případě nehájím. Když ale slyším, že vedle každé mateřské školy vzniknou jesle, tak musím říct, že to je bohužel naivní. Prostě ve velkých městech vedle mateřské školy žádné jesle nevzniknou, protože to prostě není technicky možné. Také bych tedy vedle té analýzy, kde ty kapacity chybějí, rád tedy měl, jak budou ty peníze rozdělovány, podle čeho, jakým způsobem budou posílány do kterých oblastí, abychom skutečně věděli, jestli to bude fungovat.

Co bude posuzovat.